Má někdo připomínku nebo změnu procedury? Není tomu tak.

Děkuji vám. Procedura byla schválena. Děkuji, pane předsedající.

Pan ministr? Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Druhý návrh?

Pan ministr?

Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut.